Pokud jde o ta čísla, je také třeba se podívat na počty testů.

Pokud jde o to trasování, jak jsem o tom hovořil už ve středu, už celý tento týden probíhá školení dalších lidí, kteří nastupují do hygienické služby, tak aby pomohli trasování.

To považuji v tuto chvíli za naprostou prioritu, tak aby jasně byly nemocnice na toto připraveny, aby byly jasné scénáře, které máme už připraveny, aby skutečně nemocnice byly schopny je realizovat i v tom, řekněme, nejhorším scénáři, omezování například elektivní péče, vyčleňování dalších potřebných lůžek apod. Takže to je teď ta naše hlavní priorita, na které pracujeme společně s kolegy, tak abychom byli připraveni případně na nějakou vlnu vyššího počtu hospitalizovaných. V tuto chvíli zatím nedochází k nějakému přetížení kapacit hospitalizační péče, ale musíme na toto být připraveni, takže ty scénáře jednoznačně máme a realizujeme je ve spolupráci s odborníky.

Takže určitě na všech těchto věcech se velmi intenzivně pracuje.

Zatím to tak samozřejmě nevypadá, to je třeba si říci.

Takže tolik asi k tomu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře, i za to, že jste vystoupil.